Do mě se nebudete navážet! Já mám čísla! Jaká analýza?

Tak já nevím, co to mělo znamenat?

Na řadě je pan místopředseda Havlíček. Vážená paní předsedající, vážené, paní poslankyně, vážení páni poslanci a vážení členové vlády, já nebudu chodit do příliš daleké minulosti, pouze do té, v rámci které fungovala naše vláda, ačkoliv všichni velmi dobře víme, že Česká pošta byla pod správou sociální demokracie. Ale já myslím, že tady není diskuse vůbec o tom, že je třeba dělat, pane ministře vnitra, ty změny. Liberalizace postupná. Všichni víte, o čem hovořím, protože do té doby se musí vysoutěžit vše. To všechno jsou zcela zásadní věci, které pochopitelně zhoršují výsledky České pošty.

Ale pojďme se podívat, co se tady odehrávalo. A to jsou ty odpovědi na to, co zde říkal pan ministr průmyslu.

Zřídily se samostatné účetní okruhy.

A tady velmi důležité říct jednu věc.

To všichni víme. To byl neskutečný proces. Martyrium hrozné. Někdy od roku 2019 až do roku 2022.

Ale důležitá věc.

To je velmi důležité, toto říct.

To všechno věřím, že víte.

Vytvořila proto detailní plán rozdrobení státního podniku. Záměr má nyní na stole Ministerstvo vnitra, pod které státní podnik spadá a které musí transformaci posvětit.

A za další, velmi složitě, pánové ministři, velmi dobře víte, že se do toho vstupuje.

Respektive byl to problém, ale podařil se vyřešit. Tím hlavním motorem pro nás bylo to, že jsme nemohli snížit ten komfort, to ani nešlo.

Takže chci tím říct, že se všechno dá zvládnout, když tam jsou kvalitní lidé, když se jedná rychle. A to je to, co já vám vyčítám nejvíce.